Proč to říkám?

Děláme dobro, ulevíme těm, kteří sbírají nejvíc informací. Stát o nás ví úplně všechno a my úplně vážně jednáme o tom, jak státu ty pokuty, až nesmyslně vysoké, ulevíme. Nikdo. Nikdo. Skoro to ani nejde.

A k tomu ty absurdní výklady. Opravdu absurdní výklady, kdy všude musí být souhlas a nemusí být souhlas. Kolik to stojí peněz. Ale kdo myslí na soukromý sektor?